Na druhou stranu vím, že je potřeba tyto změny v informačních systémech udělat rychle a že to je mimořádně obtížný úkol.

Děkuji vám. Děkuji panu poslanci a poprosím pana ministra spravedlnosti.

Z tohoto důvodu celý projekt eJustice považuji za absolutní prioritu našeho ministerstva. Výhod, které nás doufám čekají, pokud se nám to podaří, je tolik, že je tady všechny ani nestihnu vyjmenovat. A vlastně možná zmíním už jenom jednu, která je podle mě strašně podstatná, a to je, že elektronický spis jako základ eJustice a propojení všech systémů umožní, aby se na jednom spise pracovalo na více místech najednou.

Jak jsme pokročili? Někde dole stojí jednotné datové úložiště, nebo bude snad jednotné datové úložiště, vedle něj jednotná databáze a na to potom budou na nějaké společné platformě programovány jednotlivé aplikační vrstvy pro jednotlivé úřady a typy agend. V tuto chvíli soutěžíme, nebo připravujeme soutěž na datové úložiště a databázi a zároveň už jsme se pustili do projektových prací pro první z aplikací a to je oblast státních zastupitelství.

To je obrovská změna. Už to nebude, že budeme závislí na nějaké firmě.

Pan poslanec Rais má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci.

Bohužel správně cítíte to, co se stalo, to znamená, velice obtížně na ta místa sháníme lidi. Zatím jsme asi za půl roku snažení někde ulovili dva. Prostě bohužel v téhle oblasti doopravdy platová konkurenceschopnost chybí. My ty lidi musíme motivovat jinak.

Proto se z nich nic nestalo. My počítáme v milionech a v desítkách milionů a jsme přesvědčeni, že to takto zvládnout jde.

Než dám slovo ještě své kolegyni Markétě Adamové, tak přečtu omluveny.

Děkuji.